Děkuji. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji. Jako první by se mělo hlasovat o návrhu pod písmenem AA, což je návrh ústavněprávního výboru. Jedná se o extenzivní výklad plnění právní povinnosti. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Paní poslankyně měla problém s přihlášením? Tedy budeme hlasovat o námitce proti hlasování. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme opakovat předchozí hlasování. Já prosím. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Tím pádem se stal nehlasovatelný bod K6.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

V takovém případě bude nehlasovatelné D, což je usnesení volebního výboru, pro úplnou totožnost. Je hlasovatelný, doporučuji. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Přejdeme k návrhu pod číslem 9 návrh AF, což je zpřesnění ústavněprávního výboru doby uchovávání logů a změn osobních údajů na tři roky. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Děkuji. Já zahajuji hlasování.

Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?